Není to sice úplně bezprostředně, ale proběhne ještě kontrola hlasování. Neproběhne?

Poslanec Hájek hlasoval... Pane předsedající, kolegyně, kolegové. Hlasoval jsem ne. Tak teď jste to, pane poslanče, řekl tak, že můžeme hlasovat o návrhu na zpochybnění hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Přihlášeno 159 poslanců, pro 140, proti nikdo. Návrh byl přijat. Znamená to, že budeme znovu hlasovat o návrhu doprovodného usnesení. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Budeme znovu hlasovat o návrhu doprovodného usnesení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 190. Přihlášeni 152 poslanci, pro 74, proti 2. Návrh nebyl přijat.